Čili ještě jednou opakuji, koalice musí mít možnost schvalovat své zákony, opozice může obstruovat, tak to zkrátka chodí, když má někdo většinu a když má někdo menšinu. Je to samozřejmě o diskusi. Vzpomínám si velmi dobře, když už jsem tedy tím pamětníkem, jak probíhala diskuse, která šla tedy mimo sál, mezi tehdejším předsedou panem Faltýnkem a předsedou ODS Zbyňkem Stanjurou. Myslím si, že tam vesměs k určité dohodě docházelo. Samozřejmě že tu nechyběly přestřelky. Přestřelky byly dost často vtipné, a tak si myslím, že mohou být ostré, ale že by to mělo být bráno s nadhledem. Toto konstatuji. Není to jednoduché, být v opozici, ale musím říci, že to není jednoduché ani v koalici. A tím myslím práci poslance. Práce poslance je rozdílná, když jste v koalici, pracujete jiným způsobem, než když jste v opozici.

Na závěr bych chtěla okomentovat, proč byla svolána tato schůze, a prosím o prominutí, ale prostě nechci říci, že je to ve mně jako v koze, ale říct to zkrátka musím.

Jsem si však jistá, že v pořádku není, aby mu Parlament dělal v této kampani stafáž. Děkuji za pozornost.

Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Tato schůze byla svolána proto, ne že je nějaká prezidentská kampaň. Byla svolána proto, že jsme se pokoušeli dlouhodobě upozorňovat na problémy, které máme, které máme v České republice, a snažili jsme se ty problémy dostat nějakým způsobem na jednání této Sněmovny. Pak se divíte, že jsme svolali schůzi. My jsme se na to téma radili hodně dlouho na našem klubu a nakonec tento názor, že svoláme schůzi, zvítězil. Co vás napadlo první, zřejmě podle sebe soudím tebe, že budeme dělat nějakou PR akci tady nebo propagaci pana předsedy Babiše. Nejvíc zaznívá Babiš právě od vás, od koaličních poslanců.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Čili nám vůbec nevadí jiný názor. V žádném případě.

Není to důstojné poslance.

Nedělá si žádnou kampaň. Nyní následuje pan poslanec Feranec a připraví se pan poslanec Babka. Vážená paní předsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, i já navážu na to, co říkala paní kolegyně Kovářová, proč byla svolána tato schůze. Protože existuje něco jako ústava, která předpokládá možnost vyjádření nedůvěry vládě, protože existuje jednací řád, který stanovuje postup. Dneska jsme tady dvanáct hodin. Já rozumím, že jste si připravovali projevy, a cedule tady byly, vítejte. A jak říkám, jednací řád nám to umožňuje. Možná připravíte změnu jednacího řádu, například tam stanovíte, že nedůvěru můžou vyvolat jenom koaliční poslanci. Nyní je připraven pan poslanec Babka s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ale potom co vystoupila paní místopředsedkyně, tak já bych jí za ten její projev, pokud by skončila o větu dřív, i zatleskal. Nicméně když tady pan kolega Cogan vaším prostřednictvím mluvil o soudnosti a o tom, proč byla svolaná tato mimořádná schůze, tak ve mně to taky je.

Vracíme se do rozpravy.

Dobrý večer.